Pokud chceme normálně žít, sportovat, občas zajít do restaurace a trochu si užívat života, je to opravdu těžké. Děti chceme, koneckonců bychom tak vlastně výhledově dodali nové plátce do důchodového systému. Pane poslanče, na pravé straně sálu, přesně tak. Děkuji. Ovšem nevím, zda si teď můžu děti dovolit, jestli jim zajistím bydlení, jestli na ně vůbec budu mít, abych je důstojně uživil. Chci se vám omluvit. V našem rozhovoru jsem se vás ptal, jak se cítíte, když hájíte ANO. Vy jste tehdy říkala, že vaše strana se snaží něco dělat pro lidi a že program ostatních je jen Antibabiš. Já se smál a odešel.

Pokud se někdy setkáme, budu při volbě slov a argumentů asi opatrnější. A teď mi řekněte, co mám tomu muži odpovědět.

Slibovali jste mu to vy.

Takže já vás paradoxně prosím, přečtěte si znovu svoje volební programy. A pak se sami sebe zeptejte, zda materiál, který tu dnes řešíme, tyhle vaše sliby alespoň v náznaku obsahují. Zamyslete se nad tím, co vaše úpravy budou znamenat pro většinu lidí, kteří tu žijí, co budou znamenat pro vaše voliče a jednoho toho, který mi poslal tento dopis. Já děkuji.

A prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezký dobrý večer.

Tento vládní návrh nemůže být nazýván konsolidačním balíčkem už jen z toho prostého důvodu, že neobsahuje žádná konkrétní úsporná opatření na straně rozpočtových výdajů.

To také budou důsledky vládního balíčku. Ale to je vlastně na základě vašich dosavadních kroků vaším cílem. Vláda tedy namísto toho, aby dělala vše, co může proto, aby rostly mzdy českých občanů, protože to je hlavní motor ekonomiky, hospodářského růstu, ale koneckonců i udržitelného a vyrovnaného rozpočtu, včetně jeho důležité podmnožiny takzvaného důchodového účtu, činí tímto balíčkem vše proto, aby mzdy dále klesaly.

Snižujete je za použití jediného nástroje, který vám v této oblasti ještě zbyl, tedy prostřednictvím snižování, omezování či úplného rušení mnoha daňových slev a daňových zvýhodnění u zaměstnanců a živnostníků? Je podle vás cestou k prosperitě zvýšení zdanění? Jsou podle vás mzdy českých pracujících lidí příliš vysoké? Jste zastánci a propagátoři levné práce a kopete spíše za jiné zájmy, než jsou zájmy českých zaměstnanců a živnostníků? Dle vašich konkrétních činů ano.

Myslíte si, že si žijí nad poměry?

A zejména pro rodiče samoživitele je to zásadně důležitá položka jejich rodinných rozpočtů.

Vládní úsporné návrhy tedy nemají logiku, ale mohou nenávratně poškodit životní úroveň statisíců našich pracujících rodin s dětmi, ale i ostatních občanů, včetně zhoršení dostupnosti veřejných služeb pro ně.

Vážně vám přijde normální trestat nejslabší skupinu spoluobčanů? Nechcete nic složitého vymýšlet, nechcete pracovat a bojovat s inflací, netroufáte si na silné ekonomické hráče, kterým raketově rostou zisky. Však oni to občané zaplatí, říkáte si, co jiného jim zbývá. Vláda skutečně začala šetřit, jak slibovala, ale na občanech, sociálně nejohroženějších občanech, kteří k rozvratu veřejných financí nijak nepřispěli. Je tedy evidentní, že všem mzdou či platem odměňovaných zaměstnancům ve veřejné i privátní sféře výrazně klesne kvůli tomuto vládnímu daňovému balíčku příjem. Navíc v době stále vysoké inflace.